Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetího čtení. Jedná se o body 114, sněmovní tisk 79, vládní návrh zákona, novela trestního zákoníku, a bod 110, sněmovní tisk 168, vládní návrh zákona, novela zákona o ochranných známkách. Dále bychom se věnovali dalšímu bodu z bloku třetích čtení, u kterého byly splněny zákonné lhůty. Po bloku třetích čtení máme pevně zařazený bod 23, sněmovní tisk 203, vládní návrh zákona o pobytu cizinců, prvé čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákona prvních čtení. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákonů druhého čtení a dalších bodů dle schváleného pořadu. Já vás ještě jednou poprosím už o klid v sále, abych vás nemusel překřikovat já ani ti, kteří se přihlásili ke změně pořadu schůze. Jako první je k pořadu schůze přihlášen pan poslanec Radek Koten. Máte slovo.

navrhuji vyřazení tohoto bodu z pořadu této schůze do doby, než bude známo stanovisko Ústavního soudu. Já vám děkuji. A poprosím, s přednostním právem je přihlášen pan předseda Chvojka. Poté pan předseda Michálek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Já bych chtěl poprosit o pevné zařazení na odpoledne dnes těch dvou bodů, které jsme měli pevně zařazeny na včerejší odpoledne a které jsme nedodělali. Jsou to body paní ministryně Maláčové, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ano, děkuji. Poznačil jsem si doufám správně.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl pouze reagovat na návrh pana Kotena. Opakované vyřazování registru smluv ČEZu z programu této schůze. O tomto návrhu jsme již jednou hlasovali. Tento návrh Poslanecká sněmovna nepřijala a myslíme si, že bychom tady měli řešit zákony, které zlepší fungování České republiky. Vy bohužel navrhujete další a další věci, které povedou jenom k tomu, že si tady budeme několik hodin povídat o migraci a nevyřešíme vůbec žádné problémy, které občany reálně pálí, že Poslanecká sněmovna, pokud jde o azylové řízení, žádné kompetence nemá. Takže já jsem chtěl požádat ty z vás, kteří opravdu chtějí pracovat a chtějí schvalovat ty zákony, které máme na programu, aby nepodpořili návrh SPD na vyřazení zákona o registru smluv ČEZu, protože ten zákon směřuje k většímu ztransparentnění hospodaření ČEZu. A mě velmi překvapuje, že zrovna SPD, která kritizuje nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, tady navrhuje, aby se zákon o registru smluv ČEZu vyřadil z programu schůze Poslanecké sněmovny, a tudíž se neprojednal. Děkuji. Já jsem nechtěl pana předsedu přerušovat, ale opravdu vás poprosím o klid! Děkuji.